Zadání, které bylo jasně směřováno, bylo o tom, že my potřebujeme jaderný blok 1 200 megawatt, větší ne.

Ostatní dodavatelé disponují pouze většími reaktory. Původní myšlenka ale byla začít stavět Temelín. Pokud si dobře vzpomínáte, za vlády premiéra Nečase se hovořilo o Temelínu.

Ptám se: Máte tento plán b) již připraven, uvažujete o něm? Nebo změníte celou energetickou koncepci? Ptám se znovu: Máte plán b) a jste schopen realizovat Temelín? Děkuji.

Vy jste mi odpověděl, že jste narazil na problém, jak definovat skupinu pečujících osob, a že nejste schopni určit množství lidí v této skupině.

Chronicky nemocní pacienti jsou totiž na jejich péči a pomoc existenčně závislí.

Podotýkám, že správné uchopení tohoto problému má význam nejen v současnosti, ale nelze vyloučit, že bude přínosné i do budoucna, kdy můžeme být konfrontováni s podobnou pandemií. Nevím, zda se z té současné nějak zásadně i poučíme, ale kdybychom v jejím důsledku dovedli definovat alespoň to, kdo jsou pečující osoby, byla bych ráda. Zasadíte se o to, prosím, pane ministře? Děkuji. Vážený pane ministře, postupný návrat dětí do škol je podmíněn nutností podstoupení pravidelných antigenních testů.

Děkuji. Děkuji za slovo.

Společnost byla vyšetřována, neznáme výsledek. Ptám se: Měla společnost Imex všechny vývozní povolení v pořádku?

Nedocházelo zde nezadaně k porušování bezpečnostních předpisů? Po sedmi letech vyšetřování, bychom se měli dozvědět, jak na tom tato společnost se skladováním je a zda nedocházelo k porušování těchto zákonů. Děkuji.

Dále pak nesmí být právně a hospodářsky závislé na jiném pivovaru. Ustanovení § 82 zákona o spotřebních daních dále umožňuje spolupráci více malých pivovarů a pro tento případ opět stanovuje maximální objem vyrobeného piva pro možnost uplatnění snížení sazby, a to opět 200 000 hektolitrů.

Stane se tedy vlastníkem několika malých pivovarů napříč Českou republikou.

Jejich propojení je tedy pouze formální skrze vlastnickou strukturu, ani nevlastní jeden druhého. Ale i přes splnění kvantitativní podmínky pro sníženou sazbu daně jim ze strany správce daně je doměřena daň ze základní sazbou. Uvedený příklad za mě působí jako diskriminace ze strany správce daně, který by v několika případech postupoval již v rozporu se zákonem, a to potvrdil i soud. Ptám se vás tedy, paní ministryně, zda není důvod pro změnu zákona, nebo alespoň jeho výkladu. Děkuji.